A jinak si myslím, že to je věc, kterou bychom měli posléze promítnout do celé veřejné moci. Veřejná moc musí rozhodovat a nemůže si ponechávat nekonečné časy na to, aby všechny zdržovala a říkala: my ještě přemýšlíme, my ještě dumáme, my si ještě necháváme zpracovávat to či ono.

Ústava České republiky v jednom z nejdůležitějších zásahů veřejné moci zná fikci souhlasu. K návrhu zákona, který je předložen poslanci, senátory nebo kraji, má vláda přesně 30 dní na to, aby se vyjádřila. A platí, že pokud se nevyjádří, a řekl bych, že návrh zákona je opravdu důležitější věc než nějaké stanovisko nějakého dotčeného orgánu veřejné moci, platí, že když se do 30 dnů nevyjádří, souhlasila. Je to věc, kterou zná náš ústavní systém, a myslím si, že bychom naopak ji měli zavádět velmi striktně do všech řízení před státem. A tady je to právě jenom pokus, protože se jedná o podstatné věci, o věci ve veřejném zájmu, věci vymezené přímo zákonem, zkusit, jestli to bude fungovat. Pokud zjistíme, že to fungovat bude, a já věřím, že to fungovat bude, že to prostě donutí ty úřady, aby si na všechno nedávaly nekonečné časy, tak pak říct: ano, toto platí pro každé řízení, každé stavební řízení. Nemůžeme zdržovat jenom proto, že orgány veřejné moci jsou neefektivní, nebo dokonce někdy záměrně nečinné nebo pod nějakým tlakem nečinné. Ano, může někdy být někdo donucen nebo nucen nebo přemlouván nebo podplacen k tomu, aby rozhodnutí nevydal. Stejně tak, a děje se to dnes a denně, minimálně veřejným tlakem jsou mnozí nuceni k tomu, aby rozhodnutí resp. stanovisko zdržovali, ještě to posuzovali, ještě... To všechno stojí peníze. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Myslím si, že je v pořádku, aby státní orgány měly lhůtu na to, aby vydaly rozhodnutí.